Čili ty příklady ze zahraničí jsou, je to možnost.

Tedy to k té debatě, která tady probíhá. Nicméně zpátky k tomu zákonu, který máme na stole.

A jak jsem byl již ujištěn z ministerstva a jak je připraven ten návrh, tak se to týká zejména zajištění ochranných pomůcek pro členy okrskových volebních komisí.

Já myslím, že ta opatření budou zajištěna, jak to máme přislíbeno.

Tam také byly k těm dalším návrhům vzneseny nějaké připomínky, ty jsem se snažil zapracovat do té verze, kterou představuji dnes. Dalším návrhem je můj sněmovní dokument 6079.

A ta námitka, která proti tomu byla vznesena, je, že ta zvláštní volební komise nemůže ověřit potom trvalé bydliště.

Ovšem já si myslím, že by mělo být v silách našeho státu a naší armády zřídit těch devadesát pozic tak, aby tam měli přístup k základním registrům a mohlo tam to prokázání v těch ojedinělých případech proběhnout. Čili to jsou ty moje návrhy. Já vám děkuji za pozornost a věřím, že volby v každém případě proběhnou řádně a ve vší možné účasti tak, abychom všichni mohli bezpečně uplatnit svá základní občanská práva. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, jsem velmi ráda, že po těch počátečních peripetiích dnes projednáváme tuto úpravu, která tedy umožní v nadcházejících krajských a senátních volbách hlasovat i těm lidem, kteří se ocitnou v karanténě, ať už kvůli tomu, že jsou nemocní, či jenom v preventivní karanténě. Možnost svobodné účasti ve volbách je v demokracii základním právem, občané musejí mít možnost jeho uplatnění a stát, který jim nařizuje karanténu, musí mít způsoby, jak jim toto umožnit.

Chápu, že současná situace je pro nás všechny v mnoha ohledech nová, nicméně chci zde zopakovat, že s pandemií se potýkáme již řadu měsíců, že volby jsou řádné, jejich termín je znám dlouhodobě a že tedy na řešení této situace bylo opravdu mnoho času. Zmíněné úvahy o omezení volebního práva, které zde byly, byly zcela nemístné a již by se neměly nikdy opakovat.